Takže my spolupracujeme s kraji, tak to bude i nadále, ale spolupracujeme přímo se starostkami a starosty obcí.

Lidé se pak ptají na obcích a právě pro ně bude informace, která potom bude všemi možnostmi, všemi kanály, například třeba i nějakým obecním zpravodajem, který jde do schránek, tak přes Svaz měst a obcí, případně sdružení místních samospráv; budeme i dále jednat s obcemi, protože bez nich to nepůjde. Interpelace končí.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře Havlíčku, existuje dlouhodobý problém rozúčtování tepelné energie dodané do bytových domů na jednotlivé uživatele bytu.